Na základě těchto informací si vám, pane premiére, dovolím položit následující dotaz.

Děkuji.

Dále se připraví paní poslankyně Lenka Kozlová.

Pro někoho dobrá zpráva, pro někoho méně. Dlouhodobě ale určitě špatná zpráva pro všechny. A my bychom s tím měli něco dělat. Na téma sucho se konala celá řada seminářů a konferencí, kulatých stolů včetně vytvoření nových pracovních skupin, ale stále bez hmatatelnějších výsledků. Problém sucha spadá do gesce Ministerstva zemědělství a životního prostředí, ale myslím, že je to tak důležitá otázka, že se do ní musíte vložit vy jako předseda vlády a o výsledcích vlády v této oblasti průběžně informovat Poslaneckou sněmovnu. Vážený pane premiére, kdy začne vláda fakticky bojovat se suchem nejen mediálně a realizovat opatření k předcházení a zmírnění následků sucha? Jaký je harmonogram jejich přijímání? Jste připraven o tomto úsilí pravidelně informovat Poslaneckou sněmovnu? Předem děkuji za písemnou odpověď.

Děkuji. A nyní prosím paní poslankyni Lenku Kozlovou, aby přednesla svoji interpelaci na předsedu vlády. Vážení kolegové, vážený pane předsedající, vážení ministři, ráda bych se pana premiéra zeptala, přestože tu není, na jednu zásadní komponentu vzdělávacího systému ČR. Budu mluvit o občanském vzdělávání.

Až později, až teprve v roce 2016 došlo k veřejným konzultacím nad materiálem, ale ukázalo se, že téma je konfliktní, všichni aktéři mají trochu jinou představu, a v minulém volebním období se nakonec nic pořádného nestalo.

Děkuji. Já také děkuji.

Dovolte mi, vážený pane nepřítomný předsedo vlády, dovolte mi vám položit několik otázek, které skrze mě pokládají občané. Proč jste použil citát, který takhle, v této podobě nikdy nezazněl? Já také děkuji.

Prosím pana poslance Luzara, který bude interpelovat předsedu vlády ve věci usnesení vlády o slevě. Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, dovolte mi, abych vás interpeloval ve věci rozhodnutí vlády o slevách na železniční dopravní cestě.

Nechal jste si ale připravit přehled, jak dojde k zatížení železniční cesty tímto rozhodnutím vlády? Musím se ptát, jak dalece toto rozhodnutí bylo konzultováno s železnicí, myslím s provozovateli železniční dopravní cesty. Protože jako občan města Ostravy, který je pravidelně konfrontován se skutečností cestujících na nejvytíženější české dráze OstravaPraha musím říct, že je to tragédie.